Hodina teď může stát až 155 korun, tedy o 20 korun víc než dříve.

Díky tomu by se příspěvek na péči zvyšoval vždy společně s důchody. Ministerstvo financí se ale vyjádřilo proti tomuto návrhu. Přitom z důvodu nízkého ohodnocení jednotlivých stupňů příspěvku na péči a navýšením úhrad za služby si lidé se zdravotním postižením nemohou dovolit tolik služeb, kolik skutečně potřebují k tomu, aby alespoň částečně mohli žít normálním životem. Příspěvek na péči je jediná dávka, která umožňuje osobám závislým na péči druhých nakoupit takovou pomoc, jakou potřebují. Pomoc je realizována buď prostřednictvím profesionálních poskytovatelů, anebo je zajištěna osobou blízkou či rodinným příslušníkem. Rodiny, které pečují, žijí v podstatě jenom z příspěvku na péči a už dlouhou dobu se potýkají s velkými finančními problémy. Velmi kriticky se k rozhodnutí neschválit valorizaci příspěvku na péči staví také Národní rada osob se zdravotním postižením a všechny další organizace, které věnují své služby lidem se zdravotním postižením.

Děkuji. Já vám děkuji.

Nejdříve budeme hlasovat návrhy z grémia, já je nebudu již číst. Můj předřečník, který zde řídil schůzi, je všechny přečetl.

Kdo je proti?

Výsledek: přijato.

Můžeme přejít k dalšímu. Předkladatelem byl pan předseda Výborný. Tím, že vypadl ten první, tak by se stal tento bod prvním bodem. Kdo je proti?

Přijato.

Jedná se o návrh zákona o organizování a provádění sociálního zabezpečení. Nejdříve budeme hlasovat o tom, jestli umožníme zařadit tento bod. Kdo je pro?

Výsledek: přijato. A nyní můžeme o tomto bodu hlasovat jakožto třetí bod dnes zařazený. Kdo je pro? Kdo je proti?

Kdo je pro? Kdo je proti?

Přijato. A to platí...

Výsledek: přijato.

Výsledek: přijato.